A já bych prostě chtěl jenom informace, které mi ukážou buď řeknou Holomčík se plete, všechno je v pohodě, státní správa lesů funguje, Ministerstvo zemědělství funguje ve vztahu ke státnímu podniku skvěle, a já se s velkou radostí omluvím za to, co jsem tady kdy řekl, a budu v klidu spát, protože budu vědět, že ministerstvo dělá všechno, co lze dělat. Anebo to tak nebude. Já to nevím. Ale jediné, co chci, jsou prostě informace, informace, které bych očekával, že někdo, kdo vykonává svoji práci s péčí řádného hospodáře, prostě automaticky musí mít. Takže já si dovolím načíst to svoje usnesení: